Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Paní ministryně?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Výbor nepřijal stanovisko. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh E3. Výbor nepřijal stanovisko. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Další návrh hlasovat E5. Výbor nepřijal stanovisko. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Výbor dal nedoporučující stanovisko. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Výbor nedoporučuje. Paní ministryně? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko výboru nedoporučuje. Paní ministryně?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Další budeme hlasovat společně jedním hlasováním G1 a G4. Výbor nepřijal stanovisko. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Výbor doporučuje. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Stanovisko výboru doporučující. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Nyní budeme hlasovat G6. Výbor nedoporučující. Paní ministryně?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Výbor doporučující. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Výbor nedoporučující stanovisko. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Výbor nedoporučuje. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.